Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já se hlásím k pozměňovacímu návrhu kolegy Petra Třešňáka, který jsme společně předložili. Končím podrobnou rozpravu.